A ten bod 3.

Navržené přechodné ustanovení má naznačené problémy odstranit.

A pak ještě tady mám, načtu jejím jménem druhý pozměňovací návrh...

Já nechci jmenovat. Tak děkuji.